A mě by zajímalo, co pro tento sektor uděláte. Říkám, byl tady zmiňován sektor zemědělství, teď je tady zmiňován sektor dopravy, a to se bavíme o dopravě, která to má jako svůj byznys. Pak tady máme dopravu, která samozřejmě zasáhne i ty kraje a samosprávy. Už vidím, že se vrátil pan poslanec Kučera, prostřednictvím pana předsedajícího, a on určitě mě potvrdí, že Ústecký kraj se bude také potýkat s velkými problémy a že už si nechal spočítat, kolik je bude stát navýšení právě již zmiňovaných pohonných hmot, které stouply, a myslím si, že nebudu daleko, když řeknu třeba 100 milionů, možná to bude ještě víc. A já bych ráda věděla, co vláda bude dělat.

Ty odpovědi, které nechci slyšet jenom já, ale i ti dopravci. A já bych byla ráda, kdyby mi zde aspoň dnes někdo odpověděl.

Dobrý den, dámy a pánové.

Já si pamatuji tady doby, kdy se říkalo, že kdo neřekne projev z hlavy, tak by neměl vystupovat.

Děkuji, pane místopředsedo. A dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Sadovský. Děkuji.

Ale ono to má i svoje další souvislosti. Nevím a nechci předjímat, jestli nám tím chtěla říct ideologii této vlády, ale já s tím naprosto nesouhlasím.

Hodinu poté nám pan premiér u pana Moravce řekl za tu dobu, co tam byl, minimálně tak dvacetkrát tam proběhlo, že jsme ve válce. Dvacetkrát to řekl. Kolega Výborný dneska tady řekl, prostřednictvím pana předsedajícího, že nejsme ve válce. Možná by se vláda měla zeptat i svých poslanců a oni by jí to vysvětlili. Takže popořadě. V žádné válce opravdu nejsme. Je tady uprchlická krize a je tady energetická krize. Já rozumím, že nouzový stav je potřeba. Je potřeba a my ho podpoříme. Je to těch 30 dnů a nemáme s tím problém. Pokud bude potřeba, podpoříme i dalších 30 dnů.

Je potřeba, když vidíme, jaká tady je migrační krize, mít připravenu nějakou strategii.

Uvidíme, s čím přijde.

Ano, problém je, že zákon nemluví explicitně o tom, že nouzový stav musí být 30 dnů, ale jak dnes vydala usnesení senátní stálá komise pro ústavu a parlamentní procedury už v tom úvodu, že odpovídající interpretaci článku 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, považuje takovou, která prodlužování nouzového stavu omezuje dobou vždy nejvýše 30 dnů, a to především z důvodů a), b), c), d). Já si myslím, že všichni toto usnesení máte, a domnívám se, že to jsou převážně vaši senátoři, kteří tam jsou. Děkuji za pozornost. Děkuji. Dalším přihlášeným do rozpravy je paní poslankyně Válková. Jenom podotýkám, že v rozpravě může poslanec vystoupit maximálně dvakrát. Byla by to faktická poznámka, nebylo by to vystoupení, kdybych mohla.

A já si tedy nejsem tak úplně stoprocentně jistá jako pan poslanec, že úplně všechno tou optikou ústavnosti nakonec z hlediska základních lidských práv a svobod projde. To, že tady o tom teď nehovoříme a soustředíme se jenom na ten časový moment, to neznamená, že o tom nebudeme hovořit někdy jindy. A já se obávám, že asi tady dojde k tomu přehlasování. Velmi mile by mě překvapilo, kdyby k tomu nedošlo.